Trošku mě mrzí, že v poslední době zapadla debata o digitální dani, kterou jsme tady řešili minulé volební období poměrně dlouhou dobu.

Děkuji, pane poslanče, za dodržení času, nicméně příště prosím, abyste se přihlásil řádně do diskuse. Faktickou poznámkou se reaguje na předřečníky. Děkuji za slovo.

Děkuji panu ministru kultury, že vzal za mě úvodní slovo.

Není žádný důvod, abych to nepotvrdil.

Česká republika to podporuje.

Jakmile to bude přijato, budeme to implementovat na národní úrovni bez rizika sankcí ze strany Spojených států, protože Spojené státy se k té dohodě přidaly.

Té se zatím nepodařilo dosáhnout, ale kompromisní jednání směřují k dohodě. Tak by to mělo být. To je všechno. Děkuji pěkně. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

To jsme vždycky říkali, chceme globální zdanění.

Pokud se to děje, je to ta správná cesta, která má naši podporu. Děkuji. Ptám se, jestli se ještě někdo hlásí?

Je zajímavý, je tam celá řada věcí, které chtějí, abychom se s nimi blíže seznámili. Děkuji. Děkuji. Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům. Protože v obecné rozpravě nezazněl návrh na vrácení ani zamítnutí předloženého návrhu, končím tedy obecnou rozpravu.

Přistoupíme tedy k hlasování.

Mezitím napravím ještě jedno opomenutí a zeptám se jak navrhovatele, tak zpravodajky, jestli by neměli zájem o závěrečná slova?

Myslím si, že se počet poslanců ustálil. Zopakuji, o čem budeme hlasovat. Budeme hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu výboru. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takový návrh?

Návrh byl přijat.